Evo uvažene zastupnice i zastupnici nastavljamo sjednicu. Evo gospodine potpredsjedniče Sabora nastavljamo sjednicu u 15,00 sati kao što ste najavili. Ja bih molio da provjerimo kvorum. Nema glasovanja, kad je glasovanje onda provjeravamo kvorum.

Molim, ja koliko vidim svi koji su se prijavili za riječ su ovdje pa idemo redom. Za raspravu se javio uvaženi zastupnik Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Očito i stegovne mjere u HDZ-u ne vrijede ne' Jučer je predsjednik HDZ-a Karamarko rekao da će i kažnjavati ove koji nisu prisutni, a sada vidimo da nema niti jednog zastupnika HDZ-a u sabornici kada se razgovara o ovako teškoj i važnoj temi za hrvatske građane. I de facto su ljudi valjda shvatili da je njihovu plaću dovoljno zaraditi doći jednom u 4 tjedna odglasati određene saborske stvari i otići kućama, kud koji mili moji. Što se tiče samog Izvješća o radu pučke pravobraniteljice kao naravno i svi ostali kolege u Klubu zastupnika SDP-a ja o njemu imam izrazito pozitivno mišljenje i ne dijelim stavove pojedinih kolega iz HDZ-a koji su kvantitetom i povećanim brojem prijava došli do zaključka da se radi o tome da se situacija pogoršala. To govori da je ured profunkcionirao, da se ljudi imaju kome obratiti, da ljudi prepoznaju i korist od pučke pravobraniteljice i da to tako treba biti i dalje. E sad, pitanje je zbog čega se i u kojem dijelu i u kojem segmentu se broj pritužbi povećao naravno ovisi i o političkim akterima odnosno nama koji djelujemo u Hrvatskoj i strankama i pojedincima. Moja topla preporuka je svima da pokušamo napraviti tako da tih pritužbi bude u budućnosti što manje, a da se što više posvetimo tom poslu što je ispred nas, a ne da se vraćamo unazad. Možda onda visoki povjerenik za, odnosno član Komisije za ljudska prava gospodin Nils Muznieckis neće imati taj zaključak nakon što ode iz Hrvatske i kaže da nažalost u Hrvatskoj se dešavaju zabrinjavajuće tendencije odnosno da etnička netolerancija raste, da govor mržnje raste. To je naš posao u biti i tim bi se trebali baviti u budućnosti. Znači, manje tenzija i više dijaloga. I više poštivanja zakona. To je ono što je najvažnije što se tiče naše domovine i što se tiče naših građana. Sa te strane ovdje uvijek volim iskoristiti priliku i pokazati na nešto što je totalno neprihvatljivo i u ovom Saboru i u našem društvu a to su govori kao što smo imali prije nekoliko evo tjedana da se i naše kolege zastupnike izlaže ja bih rekao pa ne samo pritisku nego najnižim mogućim strastima optužbama zbog toga što se politički u tom trenutku jedna i druga strana osjeća ugroženo. Nečije statusno pravo ono što je on stekao tijekom Domovinskog rata i pošteno zaslužio ne može biti razlog da bi nakon što je opravdano upozorio na određene nepravilnosti koje se dešavaju danas u Hrvatskoj da ta osoba bude izložena napadima najniže moguće vrste. Nažalost, u pravilu se tu radi o jednoj stranci koja se time služi i o nekoliko pojedinaca. Naravno da svi znamo o čemu se tu radi, ja tu dajem podršku kolegi Bulju u svemu onome što mu se dešavalo proteklih tjedana. Vidimo da je danas kolega koji je taj napad tako nisko izveo nagrađen i funkcijom predsjednika Gradske skupštine u Gradu Zagrebu od strane HDZ-a i Milana Bandića. Znači, to su ti ljudi koji bi trebali kao biti primjer kako funkcionirati u Hrvatskoj i ti bi ljudi valjda danas kada čovjek predstavlja Grad Zagreb kao predsjednik Skupštine trebao promicati toleranciju u Zagrebu i u RH. Meni je žao, evo priključio se kolega Marić ali siguran sam da i on ne podržava takve stavove, ali žao mi je što nema tog kolege ovdje da mu se jednostavno kaže da ga treba biti sram i da on sa svojim postupcima u budućnosti doprinosi tome da će se možda neki drugi ljudi na taj način povoditi i da će se ljudima statusna prava, ona prava koja su zaslužili, uzimati kao otegotna okolnost, kao neki njihov minus, u biti suprotno jer bi ti ljudi trebali biti ponosni na ono što su stekli zasluženo, a pogotovo kada se radi o braniteljima koji su branili našu zemlju. Naravno uvijek se postavlja pitanje zašto si u društvu takvih ljudi i zašto ideš sa njima ruku pod ruku jer mene osobno takvo društvo nikad ne bi privuklo bez obzira i na politička i na ideološka stajališta. Postoje ljudi koji su korektni, dobri, pristojni, kulturni i postoje oni drugi. U ovom slučaju se radi o tima koji potiču takve stvari, to nisu dobri ljudi, a o zastupnicima da ne govorim. Tako da mi svi skupa bi se trebali posvetiti tome da naša pravobraniteljica u budućnosti dobije što veći prostor za rad i podršku za rad. Vidjeli smo danas totalno neprimjerene izjave također kolege iz HDZ-a koji je rekao da je ona obojana u SDP, u crveno. To nije mjesto gdje se štiti jedna stranka, gdje se štiti bilo koga po političkom pristupu nego isključivo se štiti one koji su nemoćni u našem društvu. Da li po rekao sam pitanju pravosuđa koje je najveći problem po meni u našoj zemlji i u našem društvu, da li po pitanju manjinskih prava, da li po pitanju prava zapošljavanja i ljudi koji su stariji od 50 godina koji teško nalaze posao i upravo ove sugestije koje je pravobraniteljica dala su išle za time da se programi, novi programi zapošljavanja posvete upravo ljudima koji nakon pedesete godine ne mogu naći posao zbog toga što ružno je to čuti ali nitko ih ne želi zaposliti. Žele svi ljude koji su izašli s faksa ili koji imaju neko iskustvo i koji su mlađi, ali naša država treba raditi programe kako da se pomogne ljudima koji ostaju bez posla poslije pedesete godine. Ako je 30% taj prosjek, prosjek nerazvijene Hrvatske je puno niži odnosno duplo niži i vidi se da je tu veliki problem. Što se tiče lokalnih moćnika, nešto sam već govori o tome. I ja sam imao jučer evo jedan vrlo neugodan susret sa jednim pročelnikom iz gradske uprave Grada Zagreba koji očito kao i to cijelo društvo tamo svojataju Zagreb i misle da je Zagreb njima bogom dan i da jedino oni mogu Zagrebom upravljati na najispravniji način. I na svaki problem na koji ih se upozori, da li to bila voda, da li to bio promet, da li to bile tete u vrtiću koje su izložene pritiscima to ću govoriti cijelo vrijeme jer je to tako, jer mi to tako svaki dan govore. Oni reagiraju agresivno i reagiraju na način kao da nema nitko pravo ništa prigovoriti i uvijek im je odgovor isti Zagreb je najbolji, Zagreb je krasan i niko u Europi mu nije ravan. Ali činjenice govore nešto sasvim drugo. Na 7 milijardi kuna u Zagrebu, na sve ove potencijale koje naš grad ima u Zagrebu gotovo ništa novoga kapitalnog nije prošle godine izgrađeno osim evo rekao sam jednog kongresnog centra kraj Velesajma koji je također projekt države i POS-ovih stanova kraj Save koji su također projekt države. Znači u Zagrebu se gotovo ništa pa ne radi i sa te strane kolega Bulj kad kaže sve o Zagrebu, vjerujete to je privid. Znači potencijal koji Zagreb ima je 10 puta veći nego što se ostvaruje. Ali dobro. Mislim da radi izvrstan posao. Drago mi je, s jedne strane mi je drago s druge strane mi nije drago šta ima puno prijava. Rekao sam drago mi je zbog toga što ljudi očito osjećaju potrebu da se imaju i mogućnost da se imaju nekome javiti i da će taj u njihovo ime reagirati.

Izvolite. Kažete kolega Maras, nema ovdje kolege Andrije Mikulića koji je izvrijeđao našeg kolegu Bulja. Ali nije to problem što ovdje nema Mikulića, ovdje nema nikoga iz HDZ-a. Kolega Marić je iznimka koja potvrđuje pravilo. Nikoga kad se raspravlja o Izvješću pučke pravobraniteljice a njezina je zadaća štiti građane pred represijom državnoga tijela. To je tema koja očito HDZ ne zanima. Jučerašnji dan su za ovu raspravu iskoristili da izvrijeđaju pučku pravobraniteljicu, da ju napadnu, danas je ignoriraju. To je problem kolega Maras. Odnos vladajuće stranke prema zaštiti ljudskih prava. Umjesto da se sa poštovanjem odnose prema tome, sa dužnom pažnjom pa oni se bave doskočicama. Predsjednik HDZ-a Karamarko kaže da će SDP-ovci završiti u paklu, s time se on bavi. Ja mu poručujem Karamarko bolje u paklu nego u Remetincu. Zahvaljujem. Kolega Stazić, to što ste primijetili je vrlo, ne vrlo nego je skroz istinito.

Malo me brine što nema ni gospodina Šukera, ne znam da li je još uvijek u sedlu ili nije, da li su se te neke stvari promijenile. Ali ono što ću vam još jednom reći, Mikulić je problem, Mikulić je ogroman problem. On je od danas predsjednik Gradske skupštine. Mene kao Zagrepčana je sramota što me taj čovjek predstavlja. Tako nisko, neljudski i ispod svake razine predstavnik građana Grada Zagreba se ne smije ponašati. Jer sa te strane osramotio je ne samo svoju stranku, evo sada čak branim i HDZ nego sve građane grada Zagreba jer je od danas predsjednik skupštine. Ali naravno da Bandiću to ne smeta, da Karamarku to ne smeta. Takvi tipovi su u biti njima idealni. Samo kažem, žao mi je šta nekada kada možeš birati društvo izabereš krivo. Ja bih samo kao predsjedatelj intervenirao, ja vas molim da se držimo teme. Smatram da imate pravo svatko reći i zato nisam vas prekidao. I kolega Stazić i vi gospodine Maras, ali ja vas molim da sljedeći koji su se javili za repliku da se držimo teme. Znamo o čemu je riječ. Ali, a na kraju krajeva kolege Mikulića nema ovdje. Kolega Maras progovorio je ovdje o ljudskim pravima prije svega zastupnika čija se krše od drugih zastupnika koji ne poštuju Ustav. A pučka pravobraniteljica je naša opunomoćenica da bi štitila prava građana. Prema tome mi ovdje moramo biti najosjetljiviji kada je povrijeđeno pravo nečije koje se događa ispred nas. I zato s pravom kolega Maras govori ovo što se dogodilo kolegi Bulju, pa to nije neka uvreda, to nije kleveta, to je puno gore i teže od toga. Povrijeđen je temeljna, ne samo prava nego temeljne vrijednosti Ustava. Svaki zastupnik ima imunitet ali taj je imunitet vrlo ograničen, on je ograničen samo na dano mišljenje i na glasovanje. Dakle saborski zastupnik ne može biti pozvan ni na građansku ili na bilo kakvu odgovornost s obzirom na to kako je glasovao ili izrazio kakvo je bilo njegovo mišljenje o bilo kojem pitanju. Međutim ono što se dogodilo i s pravom na to, to ne može tek tako proći, i s pravom upozorava kolega Maras. Bez obzira što se mi u nekim stvarima sa nekim kolegama slagali ili ne, dakle ono što se dogodilo kolegi Bulju to se nikada u Hrvatskom saboru nije dogodilo da su neke, događalo se itekako, da su se slale medijske potjernice sa falsificiranim nekim podacima i to sa pečatom tijela progona, tobože eto tu nešto ima, o bilo kome, toga smo se mi nauživali znate. Međutim, da se čita podatak koji je samo držanje u ruci kazneno djelo, nego se on još javno čita da bi što, izvršio se politički obračun ili ušutkao kolega Bulj. Pa to je nešto prestrašno. I to nadilazi dakle, to nije pokriveno imunitetom i to se ne radi o uvredi i kleveti. Ja vas molim i ja upozoravam, zato sam i rekao znam da je široka tema i u redu, vi imate pravo upozoravati na sve ali tema je, odnosno točka dnevnog reda Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu. Ali ja vas molim, sukladno Poslovniku da se držimo teme dnevnog reda. Mislim ne bih volio i ne želim da sada tu raspravljamo o Poslovniku, bilo kakva opomena i mislim da za to nema vremena niti mjesta.

Možemo spomenuti neki primjer iz ove godine ali evo ja vas molim, apeliram. Hvala lijepo gospođo Ingrid Antičević-Marinović. Radi se o jednom dijelu iz izvješća za 2015. koji se zove statusna prava građana. Naši građani su se znali dosta često pobuniti pravobraniteljici kada je netko provjeravao od institucija države određene podatke da li su bile na određenom prebivalištu i ostvarivale određena prava. Vi znate da je bio jedan slučaj kada je to opravdano čak i javnost saznala da je jedan ministar bio prijavljen na drugoj adresi i nije plaćao prireze i to su normalne stvari. Naše institucije trebaju provjeravati određene podatke i ne treba se na policiju ljutiti i vidimo da je policija dosta korektno odrađivala taj posao jer od 2000 i nešto prijava svega 10% je bilo djelomično ili u potpunosti ispravno što znači 200-tinjak na razini cijele godine. To nije preveliki broj, ali ovdje se ne radi o institucijama, ovdje se radi o jednom političkom sileđiji kojem takva stvar nije smetala kada se glasalo o Vladi, kada je trebala ruka gospodina Bulja. To mu nije smetalo kada je danas u Saboru ili danas u skupštini postajao predsjednik Gradske skupštine ali mu je zasmetalo kada je gospodin Bulj upozorio na nešto šta je opravdano a to je zaštita nacionalnih interesa. I taj čovjek, i zato kažem to je povezano sa ovim želi zastrašiti ne samo građane nego želi zastrašiti zastupnike i sve u Hrvatskoj, nemojte se samnom igrati, nemojte se igrati sa HDZ-om jer vam se može svašta desiti. Iskopati ćemo, smisliti ćemo, iskonstruirati ćemo sve samo da bi vas diskreditirali. Zbog toga se mora reagirati kada se o tome razgovara i oko pučke pravobraniteljice. I ovaj slučaj mislim da zaslužuje sljedeće godine biti posebno obrađen u izvješću za 2016. godinu. Kolega Maras, primorali ste me na repliku iz nekoliko razloga.

Drugo, zašto me provjeravate? Zar vi nakon toliko godina ne znate da ja ne podržavam primitivizam, da ja prezirem primitivizam?

Ničije me mišljenje ne smeta, ničiji stav me ne smeta. Ali me smeta kad netko nekoga vrijeđa, kad netko. Iako ona tema širenje mržnje, poticanje na mržnju to je vrlo sklisko područje ali vrijeđanje je nedopustivo za ljudsko ponašanje i volio bih da se i vama omaklo, možda niste svjesni, maloprije ste rekli, volio bih da toga čovjeka nema, ne, bilo bi bolje da tog čovjeka nema.

To je golema razlika. Da, da ali u Hrvatskoj se vrijeđa i vrijeđa se ovdje.

Pojavljuju se ali različito tretiraju, čak i kad jedan novinar ne piše kolumnu za neki list onda se cijela Hrvatska digne na noge a kad drugi novinar kao što je jučer dobio otkaz i to cijenjeni novinar dobio otkaz iznenadni onda cijela javnost šuti od pravobraniteljice pa do drugih. Nitko i ne zna da je izgubio radni odnos zato što je istinu napisao. Hvala lijepo. Kolega Marić, nadam se da se i vama možda nesvjesno sada omaklo to da ste rekli da HDZ ima središnji odbor i da je to razlog zbog čega zastupnika HDZ-a nema ovdje u sabornici. Pa nije HDZ iznad države. Ako je to tako, ako je to istina zbog čega HDZ-ovaca ovdje nema onda je to vrlo jasna poruka i Karamarka i HDZ-a šta misle o Hrvatskoj državi, Hrvatskom saboru a ono što je najvažnije o građanima RH. Njima je očito partija iznad države. Kada su to podredili sjednicu Hrvatskog sabora svojom stranačkom sastanku i to očito je tako ali to građani trebaju čuti, naravno nažalost s obzirom da je ovo ograničen prijenos to građani neće vidjeti, ali evo ja pozivam evo novinare koji nas prate da prenesu da je HDZ podredio svojim stranačkim obavezama zbog sjednice središnjeg odbora ili kako ste rekli sada nema zastupnika HDZ-a dok traje zasjedanje u Hrvatskom saboru. Što se tiče gospodina Mikulića, dobro ste čuli sad ove korekcije, nisam čovjeku želio ništa loše u životu i ne bi htio da završi u paklu zbog tih riječi koje je uputio gospodinu Bulju. Evo vidite koliko sam ja u biti prema njemu blagonaklon i spreman razumjeti slabosti koje se čovjeku dese u jednom trenutku ali to ne smijemo podržavati i u budućnosti takve stvari treba izbjegavati jer to je jednostavno nedopustivo.

Vrlo bitno je u percepciji, vrlo bitno je na koga se udara. Ja sam ponosan na to što sam zaštitio u datom momentu nacionalne interese a potvrda mi je toga baš reakcija toga gospodina kome uopće trebam spominjati ime.

A osobno sam onda iz govornice rekao, što sam imao reći, sad bih mogao isto ponavljati ali bi bio dosadan. Znači, to obavještajni poziv koji to funkcionira kad se stane u zaštitu nacionalnih interesa će na taj način reagirati prema svima, svim građanima RH. Osobno sam ponosan na sve svoje suborce, branitelje što smo napravili za svoju Hrvatsku, poglavito one koji su ostavili svoje živote pod zemljom i očito bi neki ljudi puno govorili da smo i mi ostali pod zemljom, i ja, pa bi mi se došli klanjati, polagati vijence i sad. Nego eto imali smo sreću što smo ostali ipak živi ovakvi kakvi jesmo. Najveći problem, maloprije sam govorili da skrenemo na pravu temu je ubiti centralizacija. Činjenica je da možda Zagreb može biti u puno boljem stanju ali osnovni problem je centralizacija kako ministarstava kao resursa tako i sredstava. To ja mogu svjedočiti sa svoga kraja i to je osnovni problem ovih nerazvijenih krajeva, znači u Hrvatskoj neravnopravnost građana iz toga proizlazi, nemamo iste uvjete po svim pitanjima, zdravstvo, školstvo i to je osnovni problem. A kako može grad funkcionirati, lokalna razina o tome ja ne mogu svjedočiti evo tu ne živim ali sigurno more bolje. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Problem je gospodine Bulj kada to obavještajno podzemlje nađe svoje puteve i smjerove kroz politiku i nije baš tako. Ja ne mogu sa svakim surađivati. Ja ne mogu surađivati sa svakim pogotovo ne sa onim a vi ste rekli ste imali i vrlo bogati ratni put, zamislite da ste imali takve suborce na taj način ako mu se u tom trenutku učini da niste u istim pozicijama da li biste mu vjerovali. Ovo je također na neki način borba za Hrvatske interese, pa kako možete vjerovati takvim ljudima. Pa postoji valjda neka granica ispod kojeg se ne može ići ili je sve dozvoljeno. Ako je sve dozvoljeno, onda s te strane tek sam zabrinut za hrvatske građane. Ako idemo od prilike do prilike i sve je dozvoljeno i kako se šta postavi tako će biti. A što se tiče Zagreba u pravu ste, tu je bolje, ali nije ni približno koliko bi trebalo biti i koliko Zagreb ima potencijala. A što se tiče decentralizacije i centralizacije tu vam također dajemo veliku podršku u daljnjoj decentralizaciji, odnosno mi smo imali isto velikih rasprava oko smanjena broja županija. Ali vidite opet ne ide, opet ne ide. Kod vas također ne ide, pa predložite evo nešto u Saboru, ja ću vas prvi poduprijeti ako budemo išli u tom smjeru. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Izvješće kao izvješće napravljeno je dobro o svim pitanjima. Uložen je trud i prikazana je slika hrvatskoga društva koja je bolna što se tiče jednakosti koja proizlazi iz ovoga Ustava, znači Ustav se ne poštiva kako teritorijalno, tako i na pojedinačno, grupno. To je činjenica i to je vidljivo iz svega što su moje kolege prethodnici nabrajali. Ja ću se uhvatiti jednoga dijela a to je nerazvijena područja, područja od posebne državne skrbi pošto je uvažena pravobraniteljica i kazala da većina, točan broj ne znamo ali dosta toga područja ima čak neriješenu vodoopskrbu. Znači, osnovne uvjete za život, električnu energiju. To je sada u 21. stoljeću, pa mogu kazati evo u cetinskom kraju, Dalmatinskoj zagori brojna su sela i mjesta bez tih uvjeta, a nećemo govoriti o vrtićima, školama, prijevozima učenika koji apsolutno nemaju linije autobusne ili nekakve organizirane mogućnosti bez obzira što ministarstvo daje mogućnost. Ja sam to i pisao pravobraniteljici još dok sam bio vijećnik što imaju, znači ministarstvo sufinancira ali nema uopće interesa da prijevoznik to prevozi pa to su problemi toj djeci i naravno to je ono što potiče naše ljude da u biti na taj problem iseljavanja naših ljudi i u gradove kao što je Zagreb, Split i još par gradova. Tako da doslovno imamo spaljenu zemlju cetinski kraj, Dalmatinska zagora, cijeli dio vamo Gorskog kotara i Like kad prolazimo tim područjima vidi se i Slavonija naravno, vidimo da nema uopće više djece, nema plača, livade su prazne, uopće se dječji plač ne čuje i to je najgore što se more dogoditi u Republici Hrvatskoj. Veća je to pošast nego za vrijeme Turaka. Tada je narod opstao na tim područjima u bitki vrlo teško, ali je opstao, održao se.

Imamo problem da ti ljudi odlaze i da ti krajevi izumiru koji su inače bili potencijali ne samo po pitanju razvojni potencijali kao radna snaga nego ljudskih resursa koji se poslije to su bile brojne obitelji koji su se mnogi i u Zagreb odseljavali nakon studija, mnogi su bili i u širom svijetu. Tako imamo jedan veliki problem koji je prije par godina se dogodio koliko je nejednak odnos prema tim ljudima. Zdravstvene usluge katastrofalne. Primjera u cetinskoj krajini, žena da bi došla na pregled ultrazvuka dojke mora čekati šest mjeseci da bi se upisala.

Isti je problem i sa školom. Ali kakva je to pravda i jednakost prema djeci u tim siromašnim krajevima gdje roditelji ne rade, nemaju plaće, u vrlo lošim uvjetima žive da ta djeca, da im roditelji moraju kupit udžbenike. Zamislite koliko smo mi nesocijalno, mislim imamo ovaj Ustav, a bolje da ga nismo niti napisali ako ga 20 godina ne poštivamo. I ta djeca ne mogu imati, nemaju pravo na besplatne udžbenike, a nećemo ulazit u problem šta je katastrofa šta imamo 4, 5 nakladničkih kuća pa svake godine se mijenjaju udžbenici. To je opet pogodovanje, interesno pogodovanje opet političko pogodovanje da se što više knjiga i udžbenika proda što je kad ja znam da je tržište, međutim more se zakonom i ograničiti da ti udžbenici, ja kad sam bio mali, bio sam iz brojne obitelji. Od moje sestre sam imao udžbenike za osnovnu školu i tako smo se školovali, jer u biti samo su promijenjene korice i nekakve neformalne stvari unutra. Znači nepravda prema djeci osnovnoškolcima, to je bol do neba. To je nepravda nad nepravdom. Znači, to je odgovornost svih nas ovdje da mijenjamo, jer mi je nezamislivo ako lokalna samouprava u Zagrebu može kupiti, a da država ne može kupiti to u drugim krajevima.

Doseljavat ćemo nekoga?

Pravobraniteljica može upozoravati na ovo, ali ipak politika na kraju donosi, politika rješava ove probleme. Znači, problem je ovdje u nama koliko ćemo svi zajedno uspjeti mijenjati stvari u situaciji gdje imamo 300 tisuća nezaposlenih, tu brojku ponavljam, 300, 300, 300, 300 tisuća nezaposlenih, 300 tisuća ovršenih i 300 milijardi kuna duga. Ovo je što se tiče toga područja.

Žalosno je da su sretni, žalosno je da roditelj kaže sretan sam moje dijete je otišlo u Njemačku, Švedsku, ipak radi možda će stvoriti obitelj. Do toga smo nivoa doveli Hrvatsku državu. Ta rubna područja se moraju ispraviti nepravda prema njima izmjenama novog zakona koji očekujem sada i koji je obećan od ministra financija i ministra regionalnog razvoja da će se vratiti i da će biti pravično ono što je nepravedno napravljeno prije par godina. S tim očekivanjem, znači u 2017., nadam se da će sve ostale politike nepravdu ispraviti kroz zdravstvo, kroz školstvo i ostale djelatnosti i da će biti decentralizirane na tim područjima. Kad govorimo o radnicima, ili ako ćemo govoriti, evo najprije ćemo krenuti o javnoj nabavi. Kolika je nepravda pogodovanje u javnoj nabavi? Ovdje su revizije prolazile i prolazile milijarde i milijarde kuna su nezakonito znači kroz natječaje, kroz nabave je procurilo kroz prste. Koliko je radnih mjesta tako izgubljeno koliko je konkurencije i boljih tvrtki uništeno zbog Zakona o javnoj nabavi? Znači, to je sigurno 100 tisuća radnih mjesta zbog pogodovanja svih vlasti.

Znači, pogodovalo se, lobiji su pogodovali i to je činjenica. I to je nepravda prema našim ljudima. Da to u svim revizijama koje dolaze ovdje to je isključivo u izvješćima međutim i dalje je stanje nepromijenjeno.

Ujedno mi smo u EU, mi smo jedna od članica EU. Što smo potpisali? Znam da su svi u Saboru tada bili jednoglasni, i lijevi i desni, da se uđe u EU na ovaj način. Što je potpisano? Jesmo li kapitulirali tim potpisom ili nismo to će vrijeme pokazati. Ali je činjenica da je ista banka koja daje kredit u Austriji i ima 2%, a u Hrvatskoj 10% To je kamatarenje tamo u toj državi [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] Znači, glas svih nas se mora čuti po svim pitanjima. Evo ja se ispričavam, malo sam produžio.

Kolega, jesmo li kapitulirali potpisima bilo lijeve ili desne strane kada se ulazilo u EU? Ne, nije se tim potpisima kapituliralo. Ali je li se kapituliralo nekim potpisima na nekim ugovorima o kojima ćemo tek znati ili saznati o tom potom. To ćemo sigurno brzo vidjeti. Ja mislim da je vrlo optimistično, ali volim da tako razmišljate i u tome ćete kao vladajući imati svu potporu našu da kad ste imali završnu ocjenu ovog Izvješća za 2015. godinu da se nadate da će za ovu sljedeću godinu pogotovo kad se bude raspravljalo i o Izvješću za 2017. godinu biti ispravljene dotada sve nepravde koje su sadržane i na koje upućuje pučka pravobraniteljica. Međutim, kako smo počeli odnosno kako su vladajući počeli, što govore, što rade i što se nama sprema pogotovo u ovom aspektu i zdravlja i obrazovanja koje ste posebno istaknuli jer mislim da je to za jednu naciju najbitnije da je čovjek zdrav, da je zaposlen i da je obrazovan. I zato je posebno važno što ste ovo vi govorili o ovim temama. Međutim, ukoliko se najavljuje poskupljenje osiguranja da zdravlje će biti dostupno onima koji su za to sposobni platiti a ovo nešto najniže kao eto tobože nekakva ja to shvaćam kao hitnu pomoć to će biti plaćeno svima. S druge strane i kod obrazovanja vidimo i što se događa sa kurikularnom reformom. Gdje to sve onda vodi? Dakle, ne samo što se dosad nije ništa učinilo, ne kažem da se nešto i moglo učiniti, ali same najave koje vode Hrvatsku unazad možete zamisliti što će se to i kako će se to dodatno ostvariti na ljudska prava i njihove slobode. A uvodno ste time počeli pa ću ja i završiti ovu svoju repliku da se eklatantno krše ustavna prava građanina i čovjeka u Hrvatskoj.

Nemate iste usluge u Zagrebu, ili u Sinju, ili u Vrgorcu. Onaj iz Vrgorca ili Sinja ili iz bilo kojega drugoga kraja da bi osnovni pregled napravio u Splitu treba mu 200 kuna za jedan pregled dnevno. Znači i to je dosada bilo radilo neracionalno. Koliko je dužno zdravstvo o tome možemo govoriti.

Jeste vi zadovoljni šta ste napravili npr. za vrijeme pravosuđa, jel se išta promijenilo? Pravosuđe nam i dana danas, sad kad smo i na vlasti, i prije katastrofalno. Ja se iskreno nadam da hoće i da ćete vi dati potporu svi i lijevi i desni, nebitno tko je u poziciji i u opoziciji. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Davor Penić. Kolega Miro Bulj, meni se sviđa tema koju ste, iz cijelog izvješća pravobraniteljice istakli, a to je briga za starije ljude. Znači da oni u ruralnom području koji su socijalno isključeni boljom organizacijom, odnosno reformom lokalne samouprave postanu uključeni. Veliki broj starijih osoba i dalje živi u neprihvatljivim uvjetima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, nemaju adekvatnu ni socijalnu ni zdravstvenu skrb. I ta vrsta diskriminacije bi se reformom, novom reformom trebala popravit. Vi zagovornici reformi na tome trebate poraditi. Obično, jučer se najviše govorilo o diskriminaciji i porastu broja pritužbi po nacionalnoj osnovi to nas samo dijeli. Ajmo pričati o onome što nas spaja. Najgore je biti star, bolestan i u nekoj zabiti a nemaš nikakvu javnu uslugu pri ruci. O tim temama trebamo raspravljati. To ukazuje da sustav ne funkcionira.

Mladi su otišli, stari su ostali nezaštićeni, socijalno ugroženi, bez hrane i ja bi ovom prigodom isključivo se zahvalio brojnim udrugama i volonterima stvarno koji pomažu na terenu tim ljudima. Međutim sustav treba mijenjati i sustav treba baš tim ljudima pomoći.

I naravno da treba raditi po tim socijalno ugroženim skupinama i to je ključni problem.

Ja mislim da je to osnovni problem ta reorganizacija na kojoj bi trebali svi mi raditi a poglavito izvršna vlast.

Kolega Bulj, mislim da ništa toliko u hrvatskom društvu nije u nesrazmjeru kao priča o zaštiti ljudskih prava i praksa u kršenju ljudskih prava. Toliko priče, ne govora nego baš priče jer ne govori se nikada o ljudskih pravima pa ni danas, priča se o ljudskim pravima a to je golema razlika. I spomenuli ste u tom kontekstu radnike što je poseban primjer kršenja ljudskih prava, čak krši se i ustavno pravo, zakonom se krši ustavno pravo. Ustavno pravo članak negdje oko 60tog kaže da svaki zaposleni ima pravo na naknadu dostojnu, da može živjeti on i njegovi članovi obitelji životom dostojnih čovjeka.

Ima li ijedna članica EU od Hrvatske pa zapadno da ima toliko zakonom određenu minimalnu plaću 2700 kuna? Nema.

Nažalost sve što ste kazali u pravu ste. Mi smo članica EU, apsolutno ono najgore to je u Hrvatskoj, ono što je dobro nije u Hrvatskoj tako i neke dobre stvari koje su bile nekada u bivšoj državi mi smo odbacili, loše smo uzeli, to je katastrofa. I tu su odgovorne političke elite u ovih 25 godina. U ovome trenutku i ja sam preuzeo odgovornost prije, otkada sam ovdje ušao u Parlament i svi mi koji ovdje sjedimo. Da bi se stvari mijenjale mi moramo pogledati istinu u oči. Jesmo li glasali kada smo ulazili u EU?

Po kontejnerima. Pa mi imamo više danas predsjednika sindikata nego radnika. Radnika je stara riječ hrvatska. Pa zamislite do čega je dovedena država kada na pregovorima više imamo predsjednika sindikata nego radnika u RH. To je apsurd, mi smo država apsurdista. A o bankama, kamatama, pa u Hrvatskom saboru je strana banka, Privredna banka zagrebačka u stranom vlasništvu, ja govorim otvoreno na mikrofon. Imamo li hrvatsku banku ikakvu u vlasništvu? Možete slobodno provjeriti, svi saborski zastupnici da u Domu u kojem odlučujemo u kojem nas je narod birao je strana banka u stranom vlasništvu. Toliko o našem suverenitetu. Izvolite. Gospodine Bulj, u vašoj raspravi ste govorili o radnim mjestima i govorili ste o tome da naši radnici nisu imali priliku ugrađivati niti kilogram željeza niti cijevi u naše autoceste i u projekte koji su se dešavali po RH. Ono što je po meni točno, nažalost imamo jako velike lobističke skupine kojima primjerice nije u interesu da se naše tvornice cijevi koje sada postoje u Hrvatskoj a ima ih nekoliko koje su vrlo uspješne, ali koje većinom proizvode plastične cijevi da se pozicioniraju i u Hrvatskim vodama a to nema veze … [[Govornik se ne razumije.]] sa političkim elitama. To je toliko ukorijenjeno desetljećima da to sa strankama veze nema. I evo s obzirom da imate ambiciju i želju pomoći, mnoge stvari smo i mi radili. Sjednite sa ministrom poljoprivrede, on je predsjednik Upravnog vijeća voda i vidite zbog čega po mojem osobnom sudu dosta često nepotrebno se uzimaju proizvodi koji hrvatske tvrtke ne proizvode nego se uvoze. I da vidimo koliko je to danas a koliko će to biti nakon mandata našeg ministra. To nije moguće. Ja bih volio zbilja, evo sa ove govornice govorim da se u Hrvatskoj ugrađuju većinom plastične cijevi u te projekte zbog toga što su naši proizvođači tu konkurentni i imaju bez obzira što smo na europskom tržištu oni su konkurentni i mogu raditi ali svejedno se i dalje forsira željezo. I sa te strane, evo sjednite sa ministrom Romićem i da vidimo koliko je to dana a koliko će to biti za dvije ili godinu ili tri kada već budemo radili neki benchmark. Pardon, što se tiče ove banke dolje ja garantiram da ona radi gubitak. Znači ova poslovnica je čisti trošak dolje banci koja ju je ovdje postavila.

Sada koji su ministri vi provjerite ja, dolje koji su uvozili jesu li bile jedne političke opcije ili druge, uglavnom nema tu velike razlike da se je izračunati na papir i baciti i za vrijeme vas i za vrijeme bilo koga. Slažem se s vama što se tiče Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma da treba zaštiti interese i tko zna na koji način to funkcionira jer je nemoguće i nezamislivo mi je da je litra vode danas u trgovini skuplja od litre benzina a nama voda curi kroz prste. Ja ne mogu vjerovati da mi ne možemo to imati kao proizvod izvori Cetine, izvori koji su, da ne možemo to na neki. Ja ne znam stvarno, nisam kompetentan. Vi koji se glasali tada, jedni i drugi trebali bi to provjeriti. Pa pogledajte teleoperatere šta nam rade sa baznim stanicama, šta god hoće i kako god hoće, to ne smiju u Njemačkoj, Švedskoj, Austriji, odakle dolaze. Oni to, jednostavno je nezamislivo da oni ne plaćaju niti kune, ne treba im nikakva dozvola za baznu stanicu.

Tako kada bi se mi sada vračali tko je gdje počeo uopće nije tu bitno, tu su ljudi bitni. Bitna je dobra volja i bitno je rješavati stvari. Ali je činjenica da kod naše revizije koju ste vi slušali godinama prije … [[Govornik se ne razumije.]] da je kod javne nabave, kod svega je apsolutno pogodovanje i apsolutno se konkurencija uništila, zbog toga imamo i ovako sve manji i manji broj radnih mjesta. Ljudi nam bježe vanka zbog toga i to je činjenica.

Prema Zakonu o pravobranitelju, pučkom pravobranitelju, pravobraniteljica treba promicati i štiti ljudska prava i slobode. Nažalost koncept ljudskih prava pa tako i koncept borbe protiv diskriminacije se može zloupotrijebiti odnosno njime se može manipulirati. Zašto i kako? Ljudski rod je temeljen na vrijednostima. Primjerice Hrvatske države ne bi bilo da nije bilo ljubavi prema Domovini od branitelja koji su išli i branili Hrvatsku. Jednako tako ljudski rod se ne bi razmnožavao da nema ljubavi prema ženi, ljubavi prema mužu, ljubavi prema djeci. Dakle, jednostavno vrijednosti su ono što temelji ljudski rod. Danas živimo u pluralnom društvu u kojem ljudi cijene različite vrijednosti, imamo ljude koji imaju jednu skupinu vrijednosti, koje su im važne, u životu neki ljudi imaju druge skupine vrijednosti, neki ljudi imaju nikakve vrijednosti, što ćemo s tim ljudima? Svaki čovjek ima pravo na život. Međutim, što se sad događa? Sad se događa da oni koji imaju nikakve vrijednosti ili neke druge vrijednosti, kad ova prva skupina promovira neke vrijednosti onda ovi drugi kažu ne, vi nas diskriminirate promovirajući ove vrijednosti i na taj način dolazimo da se vrijednosti valjda ne smiju više promovirati jer promocija tih nekih vrijednosti uvijek može diskriminirati nekog drugog. Tako dolazimo do toga da u borbi takozvane borbi protiv diskriminacije dolaze zahtjevi da ne smije biti recimo križevi na zidovima jer to nekoga smeta. Ne smeta ih recimo kad netko stavi sliku svojeg psa na zid. To ih ne smeta. Znamo recimo kod psovki, znači kad netko psuje nekoga, najčešće kod tih psovaka ili psovki kako se već kaže se psuje ne znam majka, Bog, znači nešto najvrijednije, znači valjda u nekakvoj psihološkoj prirodi čovjeka kad želi nekome nešto zlo da onda vrijeđa ono što je tom drugom čovjeku najvažnije. Imamo recimo slučajeve iako ne volim govoriti o homoseksualnosti ali spomenut ću to da kad smo mi pozitivno govorili o braku jednoglasno su javno su homoseksualne udruge govorile da što govorimo o braku, da o tome ne treba govoriti da je to zastarjela institucija. Nekoliko godina nakon toga tražili su pravo na brak pa si ja postavljam pitanje, što će im pravo na brak ako smatraju da je to zastarjela institucija. Tko napada ljude koji promoviraju nacionalne vrijednosti? Opet oni koji ne vole to. Koji kamere traže recimo na Thompsonovom koncertu ili na Bleiburgu ljude sa ustaškim kapama. Bilo bi jako sretne da nađu bar jednu da ju snime da to stave u prvi plan, upravo one koji žele sakriti ili u drugi plan staviti one vrijednosti u Thompsonovim pjesmama koje jesu pozitivne. Dakle, ovo su samo neki primjera u kojim se takozvana borba protiv diskriminacija koristi za moralni relativizam, za promociju moralnog relativizma. Imamo države danas europske u kojima se više ne piše majka i otac na formularima nego roditelj jedan i roditelj dva. Pa ja mislim da je upravo taj očinski odnos, majčinski odnos vrijednost. Ja ne želim da mene moja djeca zovu roditelj jedan ili roditelj dva. Ja želim ostati tata, da me zovu tata a ne roditelj jedan ili roditelj dva. Dakle, to su sve primjeri u kojem se kao što sam rekao borba za diskriminaciju koristi u krive svrhe. Danas u Hrvatskoj ustvari u ovoj raspravi reći ću konkretno možda je gospodin Pecnik naj jasnije definirao rat pravobraniteljice kad je rekao da, treba štiti prava onih vjerskih zajednica koja su manjine ili kad postanete Katolici i kad postanete manjina onda ćemo štititi vaše vjerske slobode i prava. Upravo o tome govorim. Da kad se borba protiv diskriminacije koristi protiv promocije vrijednosti koju često baštini većinski narod kao što su nacionalne vrijednosti, kao što su kršćanske vrijednosti u Hrvatskom narodu onda to više nije dobro. I danas ustvari kad glasujemo o ovom izvješću onda glasujemo ustvari za koji vid borbe za ljudska prava se zalažemo? Za onaj vid u kojem se štite prava svih ljudi pa i onog većinskog naroda ili samo manjina. O tome se sad radi. Meni nije sporan onaj dio rada pravobraniteljice u kojem ona zaista štiti potlačene i bori se za njihova prava ali mene jako smeta i zabrinjava onaj dio kad se ne brine i ne štiti prava i slobode većine u Hrvatskom narodu. Mislim da taj trend trebamo promijeniti, da mi trebamo imati pravobranitelje koji će štititi prava svih ljudi, koji će štititi slobode svih ljudi. U kojem smo eklatantno imali kršenje i zapostavljanje prava drugih ljudi. Konkretno ću reći, bio je primjer Željke Markić dakle kad je gospođa Sandra Benčić rekla da ju zabrinjava to što je Željka Markić dobrodošla na Prisavlje na HRT-u i onda su tražili s pravnog tima očitovanje pravobraniteljice pa je pravobraniteljica rekla da eto treba se Željka Markić naučiti na to da ju kritiziraju, jel? Da sam recimo ja rekao da netko, nemam pojma iz neke manjine nemojte me sad hvatati dal ću reći nacionalne i seksualne manjine ne bi trebao gostovati na Prisavlju, pa razapeli bi me svi mediji da sam ksenofob i ne znam što sve ne i ujedno bi to napravila i pravobraniteljica pučka. Ja tražim samo ravnopravnost, ja tražim jednakost u postupanju. Ja tražim da ljudska prava budu ljudska prava za sve a ne samo za manjine i zbog toga mi je ovo izvješće neprihvatljivo. Izvolite. Cijela vaša rasprava, dakle činjenicom po vama, možda niste tako izrekli ali gotovo da eksplicitno i jeste, da je u Hrvatskoj većina bilo koja ugrožena od manjina. I onda stvarate, dakle to je jedna vrlo opasna teza. Krenuti u obranu, jer je ugrožena je većina od strane manjina. Mislim da je to izokretanje stvari i uopće nerazumijevanje položaja manjina, a niti većine. Znate to su opasne stvari o čem vi govorite, znate vrlo opasne. Jeste li toga svjesni ili ne, ja vjerujem da čak i niste. Kad govorite o nacionalnoj vrijednosti, a vi meni spominjete Thomsona. Jučer sam vam ga čitala, prekjučer i ponovno ću vam ga pročitati. To je naše, to je temelj hrvatskog domoljublja i Hrvatske države. Ono ne trebate ga, ako su vam puno 70 ili ne znam 130 i 152, tri članka pročitati ja ću vam, dovoljno je da pročitate i naučite samo članak 3. Da su sloboda, da su jednakost, da su nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, vladavina prava, demokratski višestranački sustav, da su to najviše vrednote na kojima počinje, na kojima temelji se i leži Hrvatska država. Da je Hrvatska država pravilno ste rekli obranjena na temelju Domovinskog rata, ali zaboravili ste i izvorišne odredbe. To ste dužni poštivati, dužni. Dakle, što se tiče nekih vrijednosti na koje ste neki dan, ali to se nastavlja na ovu vašu priču, danas to eksplicitno niste rekli gdje ste vi „za dom spremni“ izjednačili sa pozdravom „smrt fašizmu sloboda narodu“ Pročitajte izvorišne osnove [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] Da je Hrvatska država nastala upravo na temeljima zemaljskog, odluka Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja nasuprot Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, kad sam govorio o pravima većine i pravima manjine, ja mislim da sam ja bio jasan. Dakle, ja nisam uopće uspoređivao čija prava su dominantna, čija prava su više ili manje ugrožena. I uopće ne dvojim da su i prava nekih manjina u nekim slučajevima ugrožena. Ali sam samo rekao da treba jednako postupati i da ovaj način tumačenja ljudskih prava kao što sad, kojem sad svjedočimo nije dobar jer ignoriraju prava većine. Dakle, ispada kao da većina prava nema, kao da prava, vrijednosti većine ni na koji način ne mogu biti ugrožena i nikad se ne trebaju niti štititi, ni promovirati. A ja sam vam upravo dao primjere u kojima se to događalo. Dakle, ponavljam jednako postupanje prema svima. Drugo, što se tiče, dugo ste mi citirali Ustav i tu se slažem sa vama i te vrijednosti svakako treba promicati. Ali nisam vidio točno gdje sam se ja u svojem govoru barem ovom ogriješio o Ustav ili vi mislite da nešto nije dobro osim što sam rekao ono da je pravobraniteljica, to sam i jučer rekao, da sam rekao da je pravobraniteljica dosta govorila o pozdravu „za dom spremni“ koji je izazvao loše stvari, a nije ništa govorio o vašem pozdravu „smrt fašizmu sloboda narodu“ Ja sam rekao, gledajte ja ne ulazim sad u značenje tog poklika. Mi možemo ako govorimo o značenju reći da i poklik „za dom spremni“ da je netko spreman nešto za dom napraviti isto pozitivan. Ali je činjenica da je pod tim usklikom su rađeni i neki zločini. Isto tako kao što je pod usklikom „za dom spremni“ su rađeni nekakvi zločini, tako i pod usklikom „smrt fašizmu, sloboda narodu“ zaista velikom broju ljudi u Hrvatskoj i tijekom Drugog svjetskog rata i nakon toga su učinjeni brojni zločini i to nije u redu. I nije u redu da govorite takve usklike, kao što, isto kao što tražite od ljudi [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] da „za dom spremni“ ne govore, pa suzdržite se, pa nemojte ni vi ovo govoriti.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Za moral postoji konsenzus o ponašanju za razliku od ovih pozitivnih propisa koje kontrolira pučka pravobraniteljica. Znači u ovom izvješću o radu pučke pravobraniteljice je uočeno da postoji jedna izrazita diskriminacija i po rodoslovlju i po spolu i da na tim pitanjima treba postojati opći društveni konsenzus da ih prevladamo. A vi sad se žalite kako je pravobraniteljica upozorila gospođu Markić. To je totalno promašena tema za ovu diskusiju. Znači, krenuli ste pričat o moralu pa ste zalutali malo u pravne propise, pa ste se opet vratili u moral. Vi relativizirate stvari. Ja se ne želim prepucavati sa vama kao što se Ingrid prepucava „za dom spremni“ ili „smrt fašizmu“ Ja ne živim u prošlosti, ja živim u budućnosti i zanima me šta će bit u narednom razdoblju u kojem ću ja i moja djeca živjeti. I dosta mi je tih vraćanja u '41. i '91. To je prošlo vrijeme, hajmo naprijed, hajmo rješavat probleme. Izvolite. Nisam točno shvatio u čemu sam ja to relativizirao niti moral. Vi ste rekli što je moral. Ja osobno smatram da dijelovi morala moraju biti zapisani u propisima, i jesu. Dakle, vi imate u odgojno-obrazovnom sustavu određene vrijednosti, imate u Ustavu određene vrijednosti definitivno moralne kategorije koje su zapisane na kojim vrijednostima počiva. Prema tome, ne razumijem što sam ja tu relativizirao u tome. Primjer jedan je Željka Markić, drugi jučer sam dao pismo pučke pravobraniteljice UN-a, dao sam primjer o referendumu o braku, mislim tri ili četiri primjera sam dao jučer kojima sam pokazao da pučka pravobraniteljica nije štitila vrijednosti većine. Dakle, to nije nikakvo relativiziranje nego je bilo dvostruko mjerilo. Znači kad netko tko promovira kršćanske vrijednosti kad se njemu kaže ti nisi dobrodošao ili ti ne bi trebao gostovati na HRT-u onda je to ok, nek' se ta osoba malo snađe. A da ja kao što sam rekao kažem nekom pripadniku neke manjine ti ne bi trebao govoriti na HRT-u onda bi bila haranga protiv mene. Samo sam govorio o tim dvostrukim kriterijima. Ovo, vidim da se voli poentirati vraćanje u prošlost itd. Vidite da ja baš nisam u ova tri mjeseca ulazio u nekakva prepucavanja pogotovo po tim temama. Samo sam spomenuo, zato jer sam tu vidio jedan eklatantan primjer i ne kanim više ulaziti u to.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Ilčić dakle ljudsko pravo je pravo pojedinca, ljudska prava su prava dakle svake građanke, građanina svakog pojedinca i pojedinke u nekom društvu, govorimo sada o Hrvatskoj. Mi ne možemo govoriti o ljudskim pravima većine i ljudskim pravima manjine. I vi ste kazali da je zato što kao mi osiguravamo ili netko hoće da osiguramo ljudska prava manjinama da su ugrožena ljudska prava većine. Mislim negdje mi se čini da ste pobrkali lončiće. Demokratičnost svakog društva, demokratičnost te većine u nekom pogledu je li to zbog nacionalnosti, zbog ovog ili zbog onog se očituje o tome koliko kao društvo osiguravamo da svi drugi koji ne pripadaju toj većini, ali i zbog nekih svojih pripadnosti nekoj seksualnoj skupini, vjerskoj skupini, nacionalnoj skupini, dakle koliko i mi i oni ostvaruju na isti način osnovna ljudska prava koja su jednaka bez obzira da li se radi o Hrvatu, o Mađaru, o homoseksualcu, o transrodnoj osobi ili ne znam kome ili osobi sa invaliditetom. Dakle, to je bit ljudskih prava. I u tom smislu dakle smatram da i pučka pravobraniteljica je ta koja na taj način ustvari promiče i u hrvatskom društvu potrebu za ostvarivanjem svake vrste ljudskog prava svakog pojedinca i pojedinke bez obzira da li u tom času pripada većini, manjini ili ne znam čemu. I stvarno su ja bih stvarno rekla izvan pameti ustvari da time što na primjer smo omogućili da homoseksualni parovi npr. ostvaruju životno partnerstvo da smo time ugrozili ljudska prava većine. Mi smo ugrozili njihova prava jer im još uvijek ne dozvoljavamo da usvajaju djecu na primjer, i zbog toga što ste vi svojim referendumom nažalost uspjeli u Hrvatskoj unazaditi ustvari i odredbe Ustava i Obiteljskog zakona i niza drugih zakona jer ste pravo na brak osigurali samo većini. Vi ste ustvari unizili ljudska prava jednog dijela građana i građanki ove države. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. Poštovana gospođo Sobol u onom dijelu regularnom od 2 minute koje ste govorili se mogao bih reći u svemu slažem s vama. Dakle, slažem se ljudska prava trebaju biti dostupna svakom čovjeku. I ono što zamjeram, što mislim da sam dosta jasno rekao je to da pučka pravobraniteljica nije štitila prava i onog dijela koji je u većini. Podrazumijevajući valjda to da ako je netko u većini da je onda gazda i da radi što hoće, a nije tako. Dakle, ljudska prava mogu biti ugrožena i kod ljudi koji spadaju u većinu u bilo kojem smislu. To je prva stvar. Druga stvar, u onom dodatnom bonusu koji ste govorili se apsolutno ne slažem s vama. Kao što sam rekao jučer u replici mi imamo uređeno društvo, osim individualnih prava poznajemo i prava određenih institucija. Znači institucija kao institucija mora imati nekakva svoja prava. Jučer sam navodio primjer Glazbene akademije koja ima pravo reći kad netko nema sluha nemoj doći jer ja ću vam prvi reći ako imate u orkestru jednu osobu bez sluha koja svira falš orkestar će loše zvučati. Dakle, sustav propada. Imate jednog pilota koji ne vidi dobro, može srušiti avion. Dakle, zato institucije moraju imati same po sebi nekakva prava. Jednako tako institucije koje štite određene vještine poput upravljanja avionom tako i institucije koje temelje nekakve ljudske odnose poput braka. I kad mi neku instituciju degradiramo bez obzira samo zato jer netko tko inače ne bi imao mogućnost pristupiti toj instituciji onda degradiramo i cijeli sustav vrijednosti koji čini neko društvo. I još da samo citiram Europski sud za ljudska prava … [[Ne razumije se.]] protiv Austrije gdje je rekao Europski sud za ljudska prava da i homoseksualci imaju jednaka prava kao i heteroseksualci.

To je zanimljivo sofistički ali netočno. Tako vi kažete da je netko protiv isticanja križeva iako križ predstavlja simbol kršćanske vrijednosti. Protiv toga nije nitko kolega. Ako je netko protiv isticanja križeva onda je protiv isticanja križa kao jednog vjerskog simbola u ustanovama države koja je sekularna. A križ se može isticati u svim vjerskim objektima i na privatnim objektima jer je to pravo svakog čovjeka. Prema tome, vi ste tu zamijenili jednu tezu i onda gradite tu svoju prividno logičku konstrukciju. Kažete da su "Za dom spremni" i "Smrt fašizmu sloboda narodu" jednaki i jednako neprihvatljivi, e pa nisu jer "Za dom spremni" je jedan simbol, simbol, ja ne govorim o značenju, jedan simbol ustaštva i fašizma. A "Smrt fašizmu sloboda narodu" je simbol borbe protiv toga fašizma. Jedno je simbol zla, drugo je simbol borbe protiv zla. Između njih ne može biti stavljen znak jednakosti. Ako vi stavljate znak jednakosti između toga vi onda relativizirate što su vam rekli, vi onda zagovarate taj fašizam i protivite se antifašizmu jer tvrdite da su oni isti. Pravo manjine i pravo većine. Gledajte većina je zaštićena samim time što je većina. Zato što je manjina. Manjinu, prava manjine može zaštiti samo većina i to je zadaća i pučke pravobraniteljice i o tome ona govori. Prvo ovaj početak sam shvatio kao kompliment da bar prividno izgleda logično, ajde napredujemo. Kad smo kod izvrtanja teza, dakle reći ću, naravno da sam mislio o stavljanju križeva u javnom prostoru jer niti vi, niti nitko drugi ne bi imao ništa protiv stavljanja križeva u privatnim prostorima. Dakle, samo o tome i govorim.

Ja tako bar mislim. Dakle, nego pluralno društvo živi od više paralelnih svjetonazora koji žive zajedno i on je stao, Europski sud za ljudska prava rekao je da Italija ima pravo u javne prostore stavljati križ i ni jedna druga zemlja nakon toga niti nitko drugi to nije pokušao osporiti. Nadam se da se sad vaš kolega neće ismijavati kao što je prije minutu, sad čita laptop, kad se ismijavao prošloj presudi Europskog suda za ljudska prava koju sam citirao prije 4 minute. A što se tiče "Za dom spremni" ja zaista nisam rekao, pogledajte fonogram da smatram da se radi o istom, niti imam potrebe izjednačavati i uspoređivati itd. Ja sam samo rekao da je i pod ovim usklikom koji ste vi i gospođa Ingrid rekli da je pod tim usklikom zaista poginulo dosta ljudi i u ratu i nakon toga i da to njih boli i da ne trebamo svađati hrvatski narod.

završilo je vrijeme rasprava i replika. Ja molim uvažene kolegice i kolege da saslušamo završno izvješće uvažene pučke pravobraniteljice Lore Vidović.

Kao i svake godine ovo je isto bila jako zanimljiva rasprava koja je naravno išla puno šire od izvješća ali ja ću se u ovom svom kratkom, nadam se kratkom završnom izlaganju ograničiti na one dijelove koji se odnose na izvješće i na 2015.godinu. Nisam pravobraniteljica za djecu, također ne pratim ni pitanje ravnopravnosti spolova, niti prava osoba s invaliditetom iako sa pravobraniteljicama jako dobro surađujem. Posebno se na početku želim zahvaliti svim zastupnicima i zastupnicama na prijedlozima i na konstruktivnim kritikama. Ja sam prva koja ću reći da izvješće sasvim sigurno može biti puno bolje i mnogo od ovih stvari koje ste istaknuli ćemo sigurno uzeti u obzir za slijedeću godinu. Posebno se zahvaljujem svima od vas koji ste pročitali integralni tekst izvješća prije sudjelovanja u raspravi, mislim da je to jako dobro, važno i korisno i pogotovo svima koji ste prepoznali trud koji je uložen u njegovu izradu i zato bih odmah iskoristila priliku i zahvalila se ovim putem svim kolegicama i kolegama iz Ureda pučke pravobraniteljice od kolegica i kolega u administrativnim poslovima, do svih savjetnika, savjetnica i zamjenica i zamjenika koji su u tome pomogli ne samo dva dana slušajući ovu raspravu i komentirajući, dajući mi informacije o nekim pitanjima koja ste postavljali nego i tijekom cijele godine. Mislim da je to trud koji je izuzetno velik i treba biti prepoznat. Mislim da je važno na početku reći nekoliko riječi o zakonskim okvirima. Pučki pravobranitelj po Zakonu o pučkom pravobranitelju, nadzire tijela javne vlasti koje su u onom širem smislu nabrojani u Zakonu o pučkom pravobranitelju, samo u diskriminacijskim ovlastima po Zakonu o suzbijanju diskriminacije u odnosu na privatni sektor. Usput ću odmah reći da to djelomično daje odgovor na vaše pitanje zašto nije više naglašeno radni odnosi u gospodarstvu i obrtu, tradicionalno to nije ombudsmanska nadležnost do 2014. a zapravo bih rekla do prošle godine. Mi nismo imali kapaciteta raditi radne odnose u gospodarstvu i obrtu jer nije klasična ombudsmanska nadležnost. Od prošle godine ćemo to puno snažnije pratiti, odnosno već je u ovom izvješću snažnije nego u prethodnima pa će i u budućnosti biti puno više. Dakle ono što su naše ovlasti je davati mišljenje, prijedloge, preporuke i upozorenja. Pučki pravobranitelj nije po mom iskrenom mišljenju, niti ne treba biti tijelo sa izvršnim ovlastima, nikako imati izvršne ovlasti. Izvršne ovlasti ima Vlada, imaju izvršna tijela na lokalnim razinama. Pučki pravobranitelj je tu i tako je to u cijeloj Europi da usmjerava javne vlasti u iznalaženju boljih sustavnih rješenja putem mišljenja, prijedloga, preporuka, upozorenja u pojedinačnim predmetima i kroz najvažniji alat putem izvješća koje jednom godišnje podnosimo Hrvatskome saboru. Dakle na meni je da ukazujem, da pratim, da ukazujem, da predlažem. Na Vladi je zapravo da predlaže rješenja za ono što ja kao pučka pravobraniteljica uočim. Na Saboru je da donosi dobre zakone, na Vladi je onda da te zakone provodi. Izvješće je samo jedan alat, najvažniji alat s kojim ja imam jednom godišnje priliku vama skrenuti pozornost na one probleme koji su uočeni. Samo još jednu rečenicu bih htjela ponoviti o metodologiji za izradu izvješća odnosi se na prikupljanje podataka. Među 362 tijela koja smo zatražili da nam dostave podatke su i predstavnici vjerskih zajednica kako većinske tako i brojnih manjinskih zajednica koji su imali priliku i mnogi od njih i odgovorili i dostavili informacije koje smatraju važne u mjeri u kojoj smo mogli, uključili smo ih u izvješće. Kada bismo pisali o svakom dopisu i svakom predmetu izvješće bi imalo 5 tisuća stranica i nitko ga ne bi pročitao. Što se tiče javnih reakcija, mojih javnih reakcija o kojima je jučer puno bilo riječi, činjenica da ne istupamo u pojedinačnim predmetima nije slučajna i to ne znači naravno da ako o nečemu niste čitali u novinama ja o tome, odnosno moj ured o tome nije postupao. Naravno da se ne događa samo ono što, o čemu mediji pišu. Tako ću i nastaviti. Jedan razlog je što u pojedinačnim predmetima brinemo o zaštiti privatnosti pritužitelja i o toj zaštiti privatnosti je ovdje bilo riječi i skrenula bih pažnju i na to evo i u konkretnom slučaju da zapravo postoji i institucija koja se zove Agencija za zaštitu osobnih podataka kojoj se onda u tom kontekstu građani mogu obratiti za pomoć. Kada se radi o nekim javnim fenomenima ili događajima u društvu koji možda nisu vezani uz određenog pojedinca pa nema opasnosti od izlaganja privatnosti smatram da je snaga ove institucije upravo u tome da djeluje institucionalno i temeljem prava. Biti stalno u medijima nije znak, mjera i ocjena kvalitete. I sasvim sigurno to ništa ne govori ili jako malo govori o svom onom sadržaju o kojem mi u uredu radimo i proučavamo. Nemam i ne trebam imati ulogu društvenog cenzora a činilo mi se jučer da u više izlaganja sam to čula zašto nije reagirala, zašto se nije uključila, zašto nije kada ovo ili ono. Moja uloga je provesti kvalitetnu pravnu analizu i procijeniti je li u nekoj situaciji pogotovo kada je društveno kontroverzna jesu li ugrožena ljudska prava ili načela jednakosti. Moja primarna uloga nije o tome govoriti za medije neprestano i stalno biti prisutna. I to blisko povezano i sa aktivnostima ureda u vrijeme političkih izbora, odnosno predizbora i kampanja o čemu sam jučer govorila i pisala u izvješću. I tu ono što mislim da zapravo svi jako dobro znate je da ja ne sudjelujem u političkoj utakmici, da se ne uključujem i nije mi uloga da se uključujem u političku debatu u vrijeme izbora i da nisam i ne trebam biti politički arbitar u predizbornoj kampanji. ulogu u tom smislu ima Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud i ja njima naravno prepuštam. Moja uloga je da vam o tome govorim u godišnjem izvješću što sam i napravila. Osim toga što se tiče političkog izražavanja neovisno radi li se o predizbornoj kampanji ili nekoj drugoj situaciji sigurno je da ona ima središnje mjesto u demokratskom društvu i da o tome postoji praksa Europskog suda za ljudska prava. Mogu samo ponoviti da se od vas političara kao i od javnih osoba bilo da su to ljudi iz kulturnog, umjetničkog ili aktivističkog svijeta očekuje puno veća tolerancija na oštro, na javno, kritično, satirično pa čak i uvredljivo preispitivanje političkih stavova, odnosno vrijednosnih sudova i društvenog djelovanja i da naravno imate i odgovornost za izrečenu javnu riječ. Danas je bilo puno više nego jučer i to mi je jako drago, govora o ekonomskim i socijalnim pravima koje se stvarno odnose na sve naše građane. Evo mogu reći još neke podatke da u Hrvatskoj liječenje teško bolesnih pacijenata ovisi o stanju na računu bolnice u kojoj se liječe. Puno vas je govorilo i o položaju u ruralnim područjima i to kako stanovnici nemaju dostupnost javnih usluga i kako su ceste neprohodne. Lani 12 tisuća branitelja je podnijelo zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Pročitala sam u novinama da se ne brinem za prava branitelja uz rečenicu koja je upravo prenesena iz izvješća. Spomenuli ste i neke od konkretnih problema kojima bi se možda kratko osvrnula, pitanje vodoopskrbe u Voćinu je postupak koji vodimo. Gospodin Leko je predložio tješnju suradnju sa Inspektoratom rada. Brzo smo prošli kroz predmete i utvrdili da jedan u prosjeku jedan predmet tjedno šaljemo Inspektoratu rada na nadležno postupanje. Što se tiče prosvjetne inspekcije nema ih dovoljno i nisu kapacitirani. Dakle u svakom slučaju treba jačati prosvjetnu inspekciju i što se tiče kolektivnog smještaja u naselju Dumače prema informacijama Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje oduženi su postupci izdavanja uporabnih dozvola i zato je odgođeno zatvaranje objekta s najvećim brojem korisnika prognaničkog naselja Mala Gorica. Mi smo o tom problemu pisali i u prošlogodišnjem izvješću i u ovogodišnjem i sasvim sigurno ćemo se tom temom nastaviti baviti jednako kao i obilazit navedene lokalitete. Taj porast nam je bio 227% Što se tiče ruralnih područja upravo zato što smo prepoznali probleme o kojima se i ovdje danas govorilo na lokalnoj razini to je jedan od prioriteta u našem radu u ovoj i sljedećoj godini. Počeli smo mapiranje županija u suradnji sa zajednicom županija. Radi se o jednom zaista vrlo ozbiljnom zalogaju i nadamo se obići sve županije u iduće dvije godine i napraviti analizu koja će biti relevantna i važna pri donošenju bilo kakvih odluka koje će se odnositi na reformu lokalne uprave baš u odnosu na najranjivije skupine bilo da se radi o socijalnoj isključenosti ili o drugim, pripadnicima drugih manjina. Pročitala sam danas u vijestima da se i u izvješću nigdje ne spominje denacionalizacija pa onda pozivam da pročitate 127.stranicu izvješća o kojima se baš o tom problemu piše. I nažalost uopće nije bilo rasprave o stanju u zatvorskom sustavu i o radu nacionalnog preventivnog mehanizma. To se čini kao da zapravo nije niti o izbjeglicama tako da to nije očito u interesu zastupnika. Mnogo toga je bilo rečeno i jučer i danas. Ja bih se ukratko zaista i ovako vrlo jednostavno ograničila na konstataciju da ljudska prava naravno su zajamčena svima bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, imovno stanje, dob, spol, političko ovjerenje, druge okolnosti koje su sve zapisane u Ustavu. Diskriminacija je kada netko s vama postupa lošije nego s drugima u usporedivoj situaciji zbog neke od točno određenih karakteristika. Većina je ta koja ima moć, većina određuje društvene norme, većina određuje društveno prihvaćene vrijednosti, ima lakši pristup medijima, većina ima lakši pristup drugim društvenim dobrima i upravo zato je potrebno manjinama stvoriti uvjete da i oni imaju pristup društvenim dobrima jednako kao i pripadnici većine i upravo zato prava manjine ne treba gledati kao na ugrozu prava većine. To je po mom mišljenju suština. Naravno da je moguće biti diskriminiran kao pripadnik većine u odnosu na osnove i područja što se tiče RH kako su određena u Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Radi li se o diskriminaciji po nekoj od zaštićenih osnova u nekom od propisanih područja, procjenjuje se od slučaja do slučaja imajući u vidu sudsku prasku domaćih sudova, Europskog suda za ljudska prava kao što je gospodin Nemčić govorio, suda u Luxembourgu jednako tako. U odnosu na među odnos odnosno procjenu međuodnosa sloboda govora i diskriminatornog govora, radi se o jako naravno tankoj liniji i to nije i ne treba biti stvar subjektivne procjene. To je bilo također jedno od pitanja na temelju čega procjenjujemo što je sloboda govora, što nije.

U konačnici naravno sud je taj koji donosi odluku je li nešto govor mržnje, je li nešto zaštićenom slobodom govora ili nije. Što se tiče pojedinačnih povreda koje ste danas spominjali pogotovo u situacijama u kojima pučka pravobraniteljica o nečemu nije postupala, lijepo vas molim da ne samo da mi vi prosljeđujete pritužbe kako ih dobijete tijekom godine a ne samo na plenarnoj sjednici kada to snimaju kamere zato što mi povodom njih zaista pokrećemo ispitne postupke ako smatramo da postoje imalo osnovanosti odnosno da su u nadležnosti ureda. Molim vas da i upućujete građane da nam se obrate. Vrlo smo neskloni otvarati predmete po pojedinačnim povredama temeljem medijskih natpisa i reći ću vam zašto. Jedna je ta što naravno medijski natpisi nisu uvijek jako pouzdani i iz njih nemamo uvijek nužno pravu informaciju o tome u kojoj se zapravo povredi radi. Druga stvar je što nam je jako otežano ako ne i nemoguće komunicirati s tom osobom jer nam se nije obratila nego za povredu s nama putem medija. Treća stvar je zato što kada se radi o punoljetnim poslovno sposobnim građanima moramo pretpostavljati da ta osoba želi postupanje Ureda pučke pravobraniteljice da bi se i obratila. Ne smijemo presumirati suprotno, a govorim to zato jer smo imali situacije u kojima se upravo to dogodilo i takve situacije mogu imati ozbiljne neželjene posljedice kada se zaista može postavljati pitanje ozbiljne odgovornosti što mislim da bi trebalo izbjegavati. Zato vas molim da kad god imate neka saznanja ili vam se građani obraćaju da ih upućujete da nam zaista podnesu pritužbu, odnosno podnesak. Evo ljudi nam se učestalo obraćaju i mailom. Osim toga, kad bismo postupali prema svim medijskim objavama u kojima nam se učini da bi moglo biti temelja zapravo ništa drugo ne bismo mogli ni raditi, nego samo čitat novine i otvarat postupke. A u tom slučaju bi oni građani koji nemaju pristup medijima bili itekako zakinuti. To dovodi i do pitanja porasta broja pritužbi, jel' ih dobro imati više ili manje. Moj cilj je imati više pritužbi, radit više. To ne znači da povreda ljudskih prava ima više, iako vjerojatno ima ali govori o tome da nam se ljudi više obraćaju, da puno više toga znamo pogotovo što se tiče diskriminacije kod koje ne samo u Hrvatskoj nego i širom Europe postoji veliki problem sa nedostatnim prijavljivanjem iz brojnih razloga o kojima također jako puno pišemo u izvješću. Nekoliko zastupnika me pozvalo da ne kažem i prozvalo što ne štitim ljudska prava zastupnika. Pa onda bih ja na to rekla da naravno da i zastupnici u Hrvatskom saboru kao i svi drugi građani u Republici Hrvatskoj kada su, kada smatraju da su im povrijeđena ustavna ili zakonska prava mogu podnijeti pritužbu pučkoj pravobraniteljici u smislu javne zaštite. Dakle, ne ovog pokretanja postupka kojim ćemo mi utvrditi jel' stvarno došlo do povrede prava pred nekim javno pravnim tijelom, a mislim da zastupnici koji su o tom govorili nisu na to ciljali. Dakle, u smislu javne zaštite ja bih rekla da vi osim što imate imunitet o kojem je isto danas već bilo riječi imate i pristup medijima i pristup informacijama i sredstva kojima jako dobro zapravo se možete obratit na adresu izvršnu koja može pomoći u ostvarenju vaših prava. Pa ću se ja u nedostatku pritužbi kojih mi vi kao zastupnici šaljete i dalje zapravo fokusirati na prava u ruralnim područjima ili u kontekstu zdravlja, obrazovanja i drugih tema denacionalizacije. Mnoge od pritužbi povodom kojih otvaramo ispitne postupke, odnosno mnogi od pritužbi podnesaka koje dobivamo zaista okončavamo općom pravnom informacijom. Jedan zastupnik je to propitao u smislu bismo li mi to trebali raditi, ne uzima li to previše kapaciteta. Moje protupitanje na to je a tko će onda to raditi ako mi nismo ta institucija? Zaista nemaju informacije. Misle da im mi možemo dati besplatnu pravnu pomoć što naravno ne možemo, osim naravno što se radi o ustavnoj obavezi, radi se i o elementarnoj pristojnosti da kad netko pošalje dopis, podnesak ili pritužbu da se na to odgovori. Ako već odgovaramo onda možemo i napisati kome se konkretno treba obratiti ako to nismo mi. Reći ću samo da što se tiče besplatne pravne pomoći prošle godine u 6 ureda državne uprave nije zaprimljen niti jedan zahtjev za pružanjem primarne besplatne pravne pomoći što pokazuje više od svega da je on građanima zapravo nedostupan, da ga ne koriste, da je to sustav koji nije funkcionalan i da itekako građani ovise o pravnom usmjeravanju i općim pravnim informacijama koji nisu u okviru pravnog savjetovanja i sustava besplatne pravne pomoći. Dakle, na temelju svih tih pritužbi mi pokušavamo vidjeti koje su to opće pojave, koji su opći problemi u sustavu zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, pa onda zajedno sa svim podacima koje dobijemo sa ove 362 adrese na koje smo poslali zamolbe kako bi izvješće zaista bilo što sveobuhvatnije, objektivnije, cjelovitije. Na meni je da vas na to što je uočeno upozorim. Na vama je da te promjene postignete u suradnji naravno sa svim drugim dionicima. Ono o čemu na ovih 200 strana ja nisam upozorila, a vi ste primijetili svakako vas pozivam da i u okviru drugih institucionalnih mehanizama koje imate na raspolaganju kao saborski zastupnici utječete. I konačno, ja svake godine čujem kako svake godine podnosim isto izvješće i sama imam osjećaj da svake godine kad govorim moram ponovo govoriti iste stvari o tome koje su ovlasti, koje su nadležnosti, koji je naziv institucije. Kako nisam neka od posebnih pravobraniteljica, nego pučka pravobraniteljica ipak izvješće nije isto svake godine. Nije isto utoliko što zaista prikupljajući sve informacije dobivamo nove teme, dobivamo nove naglaske. Već ove godine imamo zaista jako puno novih tema u odnosu na prošlogodišnje izvješće ako ga pogledate. U mjeri o kojoj se radi o istom izvješću, da je, radi se o strukturnim problemima koji se ne mogu riješiti iz godine u godinu. Teško da netko od poglavlja koje je u ovogodišnjem neće biti ponovo u sljedećem, zato jer su to društvene promjene koje su izuzetno spore i žao mi je reći često i prespore. I evo, nadam se da ćemo ove godine zajedno u tome biti uspješniji. Samo kratko. Mislim samo jedna stvar. Kad ste rekli da predstavnici većine imaju lakši i veći i bolji pristup medijima od predstavnika manjine. Evo dva primjera. Tijekom rasprave o zdravstvenom odgoju u programu udruge „Grozd“, mislim vjerojatno je svima ta rasprava išla na živce i bila im muka. Od te rasprave meni osobno isto, ali 20000 ljudi je dalo podršku programu udruge „Grozd“ a koalicija koja se okupila protiv tog programa skupila je, isto su skupljali potpise kao peticiju 246 osoba. Ja sam osobno bio u nekoliko emisije koje sam ja bio sam. Tamo su bili troje ili četvero koji su se borili protiv. Prilikom referenduma o braku, oni koji su bili protiv referenduma o braku mislim oko 80 ili 90% ukupnog medijskog prostora, imate točno izračune, baš su ljudi si dali truda i izračunali točno minutaže i po prime timeu sve su izračunali. Dakle, ipak je bilo dvostruko više onih koji su glasali za brak kao zajednicu žene i muškarca. Evo, samo to sam htio istaknuti da je ta informacija da bi većina imala bolji pristup medijima je ustvari rekao bih vrlo, vrlo netočna odnosno bar dosad je bila netočna a nadam se da će od sad i u tome svi imati jednako pravo na pristup medijima.

Replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Uvažena pravobraniteljice drago mi je što ste napomenuli da ćete baš usmjeriti se prema nerazvijenim područjima, prema osobama koje se nalaze nezaštićene u tim područjima gdje je uglavnom starija populacija. Osobno što se tiče moga područja u meni imate potporu, a sigurno i lokalne zajednice s tog područja.

Istu stvar kao što državna vlast je centralizirala sve tako su i županije sve centralizirale, kako zdravstvo, školstvo, uglavnom u bogatim dijelovima središta gradova.

Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Gospođo pučka pravobraniteljice ja ne tražim da vi meni odgovorite na ovu repliku i mislim da ste pametno i postupili što na mnoge replike niste odgovarali. Međutim, ovo ću reći radi javnosti. Savršeno je vama, nama svima ovdje pa i onima koji su vas napadali upravo zato što ste tijekom svog ovog mandata ostali na visini svog profesionalnog i ljudskog zadatka i mi ovdje u Saboru svi koji smo otvorena srca i zagovornici ljudskih prava i većine i manjine bi trebali biti ponosni. Zato što upravo radite svoj posao i mnogi se ne mire, i to se ne libe reći. I propagiraju stalno vrlo opasne teze. Da je Hrvatska ugrožena, da je većina ugrožena. Ja sam pripadnica većine i ja nisam ugrožena od manjine, a možda od jednog dijela te većine i da. Jer to su opasne stvari. Jer s takvim stvarima i propagiranjem ali to je sve ovako nježno, znate blago, nismo mi, mi samo štitimo, nikog mi ne napadamo. To se vidjelo i kod referenduma o braku pa su se onda razotkrili kad smo im mi doskočili i legalizirali istospolne zajednice. E onda je krenuo napad. A mi nismo, nemamo mi protiv ni homoseksualaca, nemamo mi protiv istospolnih ništa, mi samo tražimo da se brak definira kao zajednica muškarca i žene. Pa što je on po zakonu bio nego upravo to? Međutim, evo kreće od nekakvih tobože zaštitničkih ideja a posljedice svjesno ili nesvjesno mogu biti vrlo opasne po pojedinca, po zajednicu, ja ću reći i po većinu i po manjinu, ukratko po Hrvatsku. Vrlo, vrlo opasne stvari. I još nešto, oni koji se, dakle koji i dalje im je opsesija oni koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju ja zaista mislim da su ti ljudi duboko, duboko nesretni u svojim brakovima kad su opsjednuti da uređuju živote i obitelji drugih ljudi. Ovime zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.